Informace vlády o postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 19. ledna na 54. schůzi Poslanecké sněmovny, všeobecná rozprava byla přerušena. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal člen vlády a zpravodaj tohoto bodu pan poslanec Marek Černoch. Budeme tedy pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě. Paní poslankyně ale nemá zájem. Dále se přihlásila paní poslankyně Olga Havlová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, k OKD tady toho zaznělo už mnoho, ať už se to týkalo odhadů a prodeje, a ani ne za desetinou částku se to prodalo, že byl pěkný bonus k prodeji v podobě bytů, rekreačních středisek a polikliniky. Dnes a denně se na mě obracejí naši občané a uvedu několik otázek, které se stále opakují a dají se rozdělit na dotazy pro jednotlivé ministry. Tak například na pana ministra spravedlnosti.

Existuje u nás nezávislá a spravedlivá justice? Na paní ministryni práce a sociálních věcí. Jakou celkovou částkou jsou dotovány byty RPG sociálními dávkami na bydlení? Na pana ministra financí. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže oficiálně uvádí, že monopolní postavení na trhu je, když subjekt vlastní 40 %.